Prosím pana ministra obrany, aby nám tento tisk uvedl.

Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dříve než začnu se svým úvodním slovem, tak bych jenom rád poděkoval za vstřícnost, že jste ten bod opět zařadili.

To jenom k upřesnění. Předkládám společně s ministrem zahraničních věcí návrh na působení Leteckého poradního týmu rezortu Ministerstva obrany v Irácké republice, který vláda schválila 30. března tohoto roku svým usnesením číslo 276.

Kromě poradenství při praktických činnostech budou příslušníci Leteckého poradního týmu poskytovat iráckým vzdušným silám pomoc při tvorbě doktríny, taktiky, metodických postupů a základní výcvikové dokumentace k použití a údržbě letounů L159.

Tým bude složen ze dvou pilotů instruktorů, šesti techniků instruktorů, osmi osob vlastní ochrany, jednoho zdravotníka, jednoho velitele a pěti členů štábu, náčelníka štábu a šesti specialistů na logistiku, spojení a zpravodajství. Zbylých pět bude nasazeno v případě potřeby navýšení a posílení týmu. Bezpečnost členů Leteckého poradního týmu bude zajištěna iráckými silami na základně Balad a dále ve spolupráci zejména s armádou Spojených států začleněním do struktur probíhající operace globální koalice proti ISIL, operace Inherent Resolve, výjezdy mimo základnu budou omezeny na minimum, přeprava do Bagdádu bude realizována letecky a tým bude mít na místě k dispozici obrněné automobily. Maximální plánované finanční náklady na celou dobu mise se odhadují do 265 milionů korun. Vyslání bude realizováno na základě pozvání od vlády Irácké republiky, které jsme již obdrželi, a nyní zpracovávaného technického ujednání mezi ministerstvy obrany Iráku a České republiky, garantujícího mimo jiné právní postavení členů Leteckého poradního týmu.